Proč?

Někteří poslanci dokonce diskutovali, že není dodržen plán snižování schodku státního rozpočtu.

Ušetřili jsme tím 3 mld. Tady v Poslanecké sněmovně leží před prvním čtením novela rozpočtových pravidel, kterou vláda schválila v červnu tohoto roku, která nastavuje režim, že pokud místo nebude dva měsíce obsazeno, budou se krátit příjmy.

To je ten rozdíl, žádných 60 tisíc. A řekněme tedy učitelům, že je nepotřebujeme, řekněme to ozbrojeným složkám.

Jsou to pedagogové v regionálním školství, nepedagogové, příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci z povolání. V ostatních položkách úředníků ať už státní služby, tak my v podstatě všude snižujeme. Toto vyplývá ze státního rozpočtu. Protože se neustále zaměňuje pojem jako úředníci státní zaměstnanci. A já musím vyvrátit i tvrzení, že kdybychom nalezli optimální řešení velikosti státní správy, měřeno počtem zaměstnanců, tak musí prostředky růst, protože roste průměrná mzda, máme tam 60 % vysokoškoláků, nemůžeme je nechat pět let na stejných platech.

Musím se také velice stručně ohradit proti tomu, že bychom nedělali vůbec nic v oblasti důchodové reformy.

Nemůžeme ho porovnávat s výsledkem, kde jsou prostředky EU včetně nároků a zapojených nároků SFDI k rozpočtu. Dlouhodobě trápí naši ekonomiku nedostatek pracovních sil.

Poslední větu. Pan předseda Stanjura řekl, že se nedá vést politická debata o rozpočtu na rok 2020. To je dobré. To je pro mě pochvala a jasná známka toho, že rozpočet, který připravila tato vláda, je vyvážený. Děkuji vám za pozornost.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, neobávejte se, já nejdu reagovat na paní ministryni. Tuhle polemiku, kterou tady vedeme dnes, vedeme již několik týdnů, určitě ji povedeme několik dalších týdnů a já už nechci zdržovat.

Děkuji vám oběma.